Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka na vyřazení všech zbývajících bodů schůze. Je tady žádost o odhlášení všech, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Sklenáka na vyřazení všech zbývajících bodů schůze z programu schůze. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme vyřadili všechny zbývající body programu schůze.

Prosím, pane předsedo. Děkuji, za slovo. Dámy a pánové, já nechci zpochybňovat hlasování, chci zpochybnit to, co se tady děje. Byli jsme domluveni na tom, že se to projedná dnes. Chápu, že školský zákon i sport jsou velmi důležité zákony. Stejně tak bereme jako opravdu důležitý zákon...

Myslím si, že tady byla diskuse ke školskému zákonu naprosto regulérní. Nebyl důvod to vyřazovat, tyto body. Děkuji panu předsedovi Černochovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Viděli jsme typické plnění dohod ze strany vládní koalice. Byla dohoda, že projednáme tři body v pořadí, dokonce jeden opoziční. Taková dohoda byla. Tuto dohodu jste tím hlasováním prostě zrušili.

A neděje se. Dohody prostě neplatí. Až zase budu slyšet od pana předsedy Faltýnka, jak jeho hnutí na každou schůzi prosadí opoziční okénko, tak já prostě přijdu a budu říkat: Není to pravda. Neříká pravdu.

Ty dohody už neplatí? A teď přijde bod a budete říkat: Ale byla dohoda, že nám to nebudete vetovat. A já nevím, co uděláme. My se o tom prostě poradíme.

Schopni ano, ale nejste ochotni je dodržet.

Ono kdyby se to přerušilo s tím, že teď se projedná jiný bod a pak se to doprojedná, tak by to sice nemělo moc velkou logiku, ale dalo by se to akceptovat. V rozporu se všemi dohodami se to naprosto cynicky vyhodilo z okna. My jsme vám něco slíbili, my jsme se na něčem dohodli.

Protože jsme mluvili déle. Když to spočtete, tak mluvilo mnohem víc koaličních poslanců. Okamžitě bych ji angažoval na obstrukce, kdyby to bylo v mých silách.

Tak se to sem dostalo v úterý, takže dnes musí být mimořádná schůze. Vůbec to nezkoušejte říkat!

Úřad vlády na to má nějaký termín, tři čtyři dny. Ministr, který ví, že je pod tlakem, si to má zajistit ten den. Ministr Babiš věděl, že si to má zajistit ten den, tak jako jsme to v minulosti věděli řada z nás, a naše profesionální úřady to vždycky zajistily. Tím, že je naprosto neprofesionální, že tam má jenom chaos, že tam způsobil personální rozvrat, tak to sem nikdo nebyl schopen dopravit v pondělí, tak se to sem dostalo až v úterý, tím pádem jsme to nemohli projednávat v pátek, protože pravidla platí zatím, zatím pro všechny. Zatím ještě Babiš nezajistil, aby neplatila pravidla pro projednávání, takže musel požádat o mimořádnou schůzi, na kterou nepřišel. Co by tady dělal? A protože ten bod předtím jste vy projednávali pět hodin, tak jste naprosto cynicky v rozporu se všemi dohodami vyhodili všechny body, na kterých záleželo nám. Navíc ještě jste poškodili paní ministryni školství, protože každý, kdo si to jenom trochu přečetl, každý, kdo tomu jenom trochu rozumí, dobře ví, že školský zákon se zákonem o podpoře sportu měl být projednáván v jeden den, v jeden okamžik, neboť je to spolu konzistentně dohromady spojeno!

Na tom trvám.

A protože na rozdíl od vás nejsme amatéři, tak vás to na rozdíl od nás bude bolet, kolegové. Zapomeňte na nějaké dohody. Nejste schopni je dodržovat!